Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Já tedy otevírám rozpravu.

Úroveň hluku v sále je skutečně příliš vysoká. Prosím, máte slovo.

My jsme vždy podporovali zrušení daně z nabytí nemovitosti. Pokládáme tuto daň za daň, která zasahuje na tom nejcitlivějším místě, a sice na cestě za vlastnickým bydlením, za vlastním bydlením, což je pro mnoho lidí často velmi těžko dosažitelný cíl. A když kupujete tu vlastní nemovitost, což je velmi často ta největší transakce, kterou v životě učiníte, tak přesně víte, co ta 4 %, která potom odvedete státu, znamenají.